120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu Opět se jedná o druhé kolo. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jedno místo bylo obsazeno.

Prosím o přerušení. Přerušuji tento bod.